Dneska tady máme porušování svobody občana, aby při řízení před soudem byl zastupován advokátem, který bude ctít a muset ctít zásadu mlčenlivosti, o všem, co se od toho občana dozví.

A navíc ještě jedna věc.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jenom rychle vyklíruju.

První je nepravda, která tady zazněla o jakémsi pokoutním připravování lobbistického návrhu s Ministerstvem financí. Jakub Michálek na výboru přednesl svůj názor, že by tam chtěl tuto věc doplnit, a následně žádal ministerstvo o součinnost, což je v legislativě v České republice běžné. Za druhé mi přijde až směšné, že by nás někdo nařkl z nějaké servility vůči hnutí ANO, Andreji Babišovi nebo Ministerstvu financí. My jsme byli velmi kritičtí v řadě legislativy předchozí vlády. A za třetí pokud tady někdo hovoří o nějakém předjímání a lítají tady emoční slova a bezprecedentní a jasně protiústavní my sami jsme několikrát, a třeba i s kolegy z ODS, předkládali podnět k Ústavnímu soudu proti něčemu, o čem rozhodla Poslanecká sněmovna. Někdy jsme uspěli, někdy jsme neuspěli, ačkoli jsme s tím nesouhlasili, například v případu Ministerstva financí a v boji proti hazardu, kde byla blokace webových stránek. Pokud tady zaznívá něco o protiústavnosti, jsme plně v souladu s tím, že pokud se to někomu nebude líbit, tento náš pozměňovací návrh, může se obrátit na Ústavní soud a jeho rozhodnutí my potom budeme respektovat. Ale my jsme tedy údajně mladí a naivní, ale argumentujeme tady věcně, zatímco já zde slyším spíše nějaké přání, nebo emoční vyjádření, či nějaké takové trošku divadýlko, možná pro diváky, nebo do záznamu. Nyní tedy pan poslanec Marek Benda s faktickou a paní poslankyně Válková také s faktickou poznámkou. Pan kolega Benda faktická poznámka.

Chtěl jsem poprosit o jednu věc, a zejména po vystoupení pana zpravodaje, ale kolega Michálek to udělal už několikrát také. Nemluvme prosím o praní špinavých peněz a financování terorismu. To nemá s tímto vaším návrhem nic společného. Praní špinavých peněz a financování terorismu je pod FAÚ, týká se ho směrnice AML a dnes je možné bez problémů sledovat...

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

A není pravda, že tyto země by šly nad rámec směrnice. Takže by bylo dobré se držet opravdu věcných faktů a nemást poslance, kteří třeba nemají zrovna tuhle problematiku tak nastudovanou.

Není pravda, že by spolu směrnice AML a DAC 5 nesouvisely. Ve směrnici DAC 5 je výslovný odkaz na směrnici AML, a to právě pro účely stanovení toho okruhu údajů, které se poskytují. To znamená data o obchodních transakcích. To byla reakce na kolegu Bendu. Teď ho tady nikde nevidím, takže to bylo asi zbytečné. Ještě faktická poznámka paní kolegyně Válkové.

Nyní pan poslanec Munzar také s faktickou poznámkou.

Ano, směrnice DAC 5 obsahuje odkazy na AML. Děkuji. Nyní paní ministryně financí s přednostním právem, poté pan poslanec Martin Kupka řádně přihlášený do rozpravy. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejdřív k poznámce pana poslance Bendy o obcházení vládního návrhu.

Je řada opozičních poslanců, nebudu je jmenovat, nejen v Poslanecké sněmovně, ale i senátorů v Senátu, se kterými jsme spolupracovali na technické přípravě legislativních návrhů, pozměňovacích návrhů, a i třeba poté jsme nesouhlasili.

A přiznejme si na rovinu, prostě nehledejme za tím žádný komplot. On tam žádný není. Já vím, jak to celé bylo.